Kdyby to byli američtí vojáci na základně v Německu, lékaři, kteří sem budou převeleni na pomoc, potom tento článek je perfektní a přesně tak odpovídá tomu, v jaké pozici by tady byli. Jestliže ale vyjedou tito vojáci národní gardy, tak budou v České republice, když tento zákon přijmeme tak, jak je, v rovině turistů.

Taky je nevysíláme jako vojenskou jednotku. Proto ani ty státy, které je přijímají, takhle k tomu nemusí přistupovat. Tady považuji toto za určitý nedostatek narychlo šitého usnesení, které takhle staví tyto občany cizích států, kteří nejsou v činné vojenské službě, upozorňuji, protože z definice národní gardy oni jsou civilisté a podléhají pouze výzvě svého guvernéra, aby se aktivně účastnili. Jsou to vysloužilí vojáci, jakoby zálohy. A tady z tohoto pohledu nesplňují definici usnesení tak, jak je nám předložena. To je jedna rovina této záležitosti. Druhá rovina, o které se tady již zmínil kolega předřečník, je to omezení. Tady se ústy představitelů politických stran hovořilo o tom, že by se tu nemělo politikařit. Že se jedná o zdraví občanů. Ano, plně souhlasím. Pokud se jedná o zdraví občanů, neměli bychom ale omezovat pomoc pouze na vyhraněné státy Severoatlantické aliance a Evropské unie.